Předpokládám, že se většina z vás seznámila důsledně s těmito 157 stranami textu. To považuji, zdůrazňuji, to považuji za nutnou podmínku k případné diskusi nad tímto zákonem. V souvislosti s tímto zákonem mějme však na paměti i to, že tuto normu budou muset implementovat a řídit se jí instituce a konkrétní lidé na území České republiky, zejména na pojišťovacím trhu. Národní regulátor, Česká národní banka, bude muset nejasnosti nejen vykládat, ale také podle tohoto zákona postupovat.

Řada výhrad byla zapracována, řada byla osvětlena a v rámci připomínkování byla vysvětlení akceptována. Proběhla také řada konzultací s Ministerstvem financí, osobně jsem tyto konzultace řešil. Zde mi dovolte jmenovitě ocenit konstruktivní přístup paní náměstkyně ministra financí Lenky Juroškové. Z celé této složité materie zůstala pouze jedna jediná oblast, na kterou bych chtěl jako zpravodaj upozornit. Jedná se o tzv. související činnosti. Podle navržené novely a důvodové zprávy sněmovního tisku 750 oproti sněmovnímu tisku 414 byly tyto tzv. související činnosti upřesněny, nicméně z textu zákona stále vyplývá, že by pojišťovny nadále jako doposud nemohly poskytovat širokou škálu finančních služeb, jako je např. poskytování penzijního připojištění a jiných podobných. Za zmínku stojí to, že v důvodové zprávě se lze mimo jiné dočíst, že jedním z důvodů pro odstranění těchto souvisejících činností je obava, že realizace takovýchto činností by znamenala zvýšené riziko pro stabilitu pojišťoven. Realita je ovšem taková, že na českém pojišťovacím trhu nejsou a nikdy nebyly indikovány v této oblasti žádné problémy.

Nebyl mi bohužel ze strany Ministerstva financí poskytnut žádný, ani jeden jediný příklad pojišťovny, která by vykazovala tyto problémy. Osobně se tedy domnívám, že riziko pro stabilitu pojišťoven a ohrožení jejich schopnosti plnit své závazky prakticky neexistuje v českých podmínkách, protože pojišťovny jsou zde pouze v roli tzv. distributorů. Uváděným důvodem, proč je v této novele neumožňována pojišťovnám realizace dalších souvisejících finančních činností, je mimo jiné to, že je pouze převáděna směrnice Solvency II. Ta se ovšem oproti předchozí verzi nezměnila a dle mého názoru není důvod k takovému kroku. Doposud Česká národní banka jako regulátor a dostatečný garant po důkladném zvážení udělovala pojišťovnám povolení k provozování i těchto souvisejících finančních služeb. Osobně se domnívám, že bychom měli tuto věc v rámci dalšího projednávání zvážit a klientovi, spotřebiteli, tak jako doposud nechat možná možnost vybrat si finanční službu u jím zvoleného subjektu na finančním trhu, který má odpovídající licenci od České národní banky. Přiznám se, že mi není vůbec jasné, proč bychom těm pojišťovnám neměli nechat možnost v souladu s udělenými licencemi České národní banky, to je regulátora nad pojišťovnictvím, poskytovat např. penzijní pojištění a podobně. Daným krokem by dle mého osobního názoru mohla vzniknout také výrazná nerovnováha v podnikatelském prostředí na finančním trhu tím, že odebereme možnost poskytovat jiné finanční služby pojišťovnám a ponecháme tuto možnost naopak bankám, zprostředkovatelům a dalším subjektům, kde žádná změna v tomto přístupu z hlediska Evropské unie není ani požadována. Vždyť stačí zajít v České republice do řady bank či se podívat na internet, kde jednoduše zjistíte, že lze v bance vedle bankovních produktů účet, kreditní karta, úvěr, stavební spoření, investice pořídit i životní a neživotní pojištění, nesouvisející s bankovními produkty, a penzijní připojištění. Širokou škálu všech těchto finančních produktů mohou dnes bez problémů nabízet i tzv. nezávislí zprostředkovatelé, o kterých bude řeč až v následujícím tisku. Problém také je, že neexistují jednotná pravidla pro distribuci finančních produktů na finančním trhu. V současnosti existuje regulace jen v některých sektorech a přitom není jednotná. Myslím, že bychom se v této věci mohli také rozhlédnout, jak tyto tzv. související činnosti řeší v jiných státech Evropské unie, a využít zkušenosti z nejbližšího okolí, např. z Rakouska, Slovenska a Maďarska, kde pojišťovny v poskytování těchto finančních služeb nejsou omezeny a vše funguje bez jakýchkoli problémů, samozřejmě po transpozici směrnice Solvency II. Přes tuto uvedenou jednu jedinou výhradu a námět k zamyšlení zdůrazňuji, námět k zamyšlení tento tisk doporučuji k postoupení do druhého čtení a především do garančního rozpočtového výboru, kde, předpokládám, bude dostatek času k odborné diskusi. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové, kolegyně, já bych chtěl z tohoto místa požádat o zkrácení lhůty na projednání ve výboru o 30 dnů, tedy na 30 dnů. Děkuji. Kdo dál v obecné rozpravě? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání, a to nejprve návrh na garanční výbor. Není tomu tak. Já vás odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Ještě zazvoním, aby věděli ti, kteří své diskuse přenesli do předsálí, že se blíží hlasování. Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o přikázání garančnímu výboru, a to v hlasování číslo 104, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro rozpočtový výbor jako garanční. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Má někdo jiný návrh na projednání v jiném výboru?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.